Já si myslím, že v Poslanecké sněmovně by měla být zachovávána nějaká pravidla, některá jsou, některá nejsou. Je to druhá nejsilnější strana, je to opoziční strana, je to strana přes různé peripetie demokratická. I když mnozí noví obsahují velké množství politiků z jiných stran, takže mě vždycky baví, když někdo řekne, že není politik, a už je ve druhé straně nebo ve třetí nebo ve čtvrté u některých případů, a to včetně těch, kteří zastávají vládní funkce.

Já se musím zastat médií, protože i režimy, které jsou nedemokratické, mají parlamenty, dokonce mají volby, některé, ale rozdíl mezi tím, kde je demokracie a kde není, je právě svoboda slova a nezávislá média.

Takže poprosím pana ministra Chvojku o slovo.

Pokud by měla fungovat takhle, tak se mi to hrubě nelíbí.

To znamená, já jsem z toho zklamaný. Já vám děkuji. Pan předseda Faltýnek, poté pan předseda Fiala.

Já bych si dovolil dvě kratičké poznámky. První je reakcí na vystoupení pana předsedy Farského.

Já nevím, proč tady říkáte kolegům nepravdy. Budu používat těchto jemných výrazů nepravdy. Proč si vymýšlíte nesmysly? To není absolutně pravda, pane kolego. Já vás prostřednictvím předsedajícího prosím o to, abyste byl objektivní v informování Poslanecké sněmovny a naší veřejnosti.

A není pravda, jak vy říkáte, že my jsme ustoupili xkrát a ta druhá strana ykrát.

A pokud se týká debaty o z vašeho pohledu diktátu o rozdělení těch výborů, tak já jsem pouze zrekapituloval těch x bilaterálních jednání, kde jsme slyšeli požadavky jednotlivých stran a jejich priority.

Takže já jsem z toho jednání osobně měl dobrý pocit, a nemyslím si tedy, že to bylo nějaké konfliktní a diktát, jak vy to tady popisujete.

A ty priority zazněly v průběhu těch jednání těch tří týdnů.

Tak nevím, proč tady říkáte informace z nějakého jiného jednání.

Já vám děkuji, pane předsedo. Nyní pan předseda Fiala, potom paní předsedkyně Adamová Pekarová a pan předseda Farský se hlásí s faktickou. Upozorňuji, že jsme mimo rozpravu, faktickou nemohu udělit. Mám to chápat jako přednostní právo? Ano. Děkuji. Já se jenom musím ohradit, co tady bylo řečeno o tiskové konferenci a panu Okamurovi panem Bělobrádkem prostřednictvím pana předsedajícího. My přece nejsme vůbec proti médiím. My budeme rádi poskytovat informace.

Projevilo se to i před volbami.

Média samozřejmě musí mít volnost.

A předseda klubu?

Děkuji za slovo. K panu Faltýnkovi prostřednictvím pana předsedajícího. Já jsem na tom jednání byl a tak to bylo.